Já už jsem o tom mluvila na zemědělském výboru. Není to zákon o zákazu kožešinových zvířat. A my tu takových týrání máme daleko více. Já jsem přesvědčená o tom, že v době, kdy máme umělé kožešiny, tak nepotřebujeme kožešiny pravé. Ale uvědomujeme si jedno? My tady jenom zakazujeme jakékoli podnikatelské aktivity.

Takže to se netýká jenom tady těchto farem, ale zase v návaznosti na ty další.

Děkuji za pozornost. Já vám děkuji. Jako další je přihlášen pan poslanec Petr Bendl.

Děkuji za slovo.

Přestože ten zákon pravděpodobně nakonec podpořím, chci něco říci k těm pozměňovacím návrhům a k faktu, který mě hodně zlobí, a to je skutečnost, že tady není ministr zemědělství, který se dnes omluvil z pracovních důvodů. Z pracovních důvodů. My projednáváme zákon, který se týká výhradně Ministerstva zemědělství, ale on má někde jinde nějakou práci. Jestli ty důvody jsou takové, že se bojí hlasovat nebo se nám bojí říct názor, protože tady jsou pozměňovací návrhy, které říkají: kompenzovat a přímo striktně zákonem, nebo pozměňovací návrh, který říká: ne kompenzovat těm, kteří přijdou o to podnikání, ale kompenzovat vyhláškou, a vyhláškou Ministerstva zemědělství. A já chci slyšet názor ministra zemědělství, jak on se k tomu staví. Pane premiére, prosím, už si opravdu udělejte pořádek s těmi vašimi lidmi ve vládě, protože tohle je ministr, který sem fakt nechodí. Na interpelace nechodí, do Bruselu pořádně nejezdí, na jednání Sněmovny nejezdí, když se tady projednávají zákony, které se týkají Ministerstva zemědělství, tak tu není.

Já se obracím na ministra zemědělství dlouhodobě v záležitosti týrání velkých zvířat, protože oblast chovu psů a koček máme relativně, nechytejte mě za slovo, relativně vyřešenu. Interpeloval jsem ministra zemědělství, samozřejmě nepřítomného ministra zemědělství, v problematice týraných koní, kteří byli odebráni tady ve Voticích, skoro 80 koní. Obrovské náklady pro obec. Absolutně nedořešená, v České republice dlouhodobě nedořešená otázka. Co s těmi zvířaty, která jsou týraná, jsou odebraná, a kdo se o ně postará a jakým způsobem se to zaplatí. Ministr zemědělství, pštrosí politika, prostě neodpovídá, nechodí na interpelace, nikde ho není vidět. Možná někde na nějaké volební kampani.

Ten člověk sem fakt podle mě nepatří. Já vám děkuji, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedo.

Je to další evropská země, která usiluje o celkový zákaz kožešinových farem.

V Polsku na návrhu zákona, jehož cílem je zlepšení osudu zvířat a předcházení největším negativům, která souvisí s existencí kožešinových farem, pracuje parlamentní skupina přátel zvířat. Parlamentní klub Nowoczesna také pracuje na novele zákona o ochraně zvířat. Kožešinové farmy jsou stále přenášeny do Polska ze západních zemí, kde roste odpor vůči tomuto druhu chovu.

Uvedení zákazu chovu zvířat pro kožešiny získává stále větší podporu veřejnosti. Děkuji. Další přihlášenou do rozpravy je paní poslankyně Němcová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, mám pouze několik poznámek, budu tedy, alespoň doufám, stručná ve svém vystoupení. Nepovažuji se za odborníka přes chov kožešinových zvířat, přesto jsem se rozhodla, a nebylo to jednoduché, že tento návrh zákona, tak jak nám byl předložen, nepodpořím.